Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už opravdu velmi krátce a už nebudu reagovat, ani kdyby kdokoliv další vystoupil před otevřením rozpravy. Já si myslím, že všichni poslanci přihlášení do rozpravy si zaslouží čas na to, aby mohli vystoupit a k tématu se vyjádřit, a i pro paní zpravodajku budu reagovat souhrnně na konci, až budou dány otázky ostatních kolegů. Tak já nechám tu debatu proběhnout, ale každopádně ještě vystoupím a na dotazy odpovím.

To prostě tak není. A věc, kterou bych chtěl říct, a přiznávám se k ní, na rozdíl od vás jsem všude nebyl, všechno jsem nezažil a s každým jsem nejednal. V těch zbylých věcech už nikoliv.

Takže také další dobrý instrument, jak čelit tomu, co se prostě stávat bude, že státy jako Rusko, Bělorusko a podobně migraci budou zneužívat k politickým tlakům na Evropskou unii. To prostě tušíme. A tenhle pakt přece není žádná pozvánka. Doteď jsme žádný pakt neměli a vidíme, jaký byl migrační nápor v loňském roce. On naopak má určit jasný proces, jakým způsobem navracet lidi do třetích a bezpečných zemí, jakým způsobem zpřísnit hraniční procedury, aby se sem ti lidé už na hranicích dostávali podstatně hůře a byli řádně evidováni, a dává vybrat z těch tří typů solidarity, o kterých jsem hovořil. Na to jste vůbec nereagovali. Vůbec jste nereagovali na to písmeno c), že je to i solidarita, která je samozřejmě jiná než finanční a relokační. Je to přímo uvedeno v tom usnesení jako takovém. Já vás opravdu nechci poučovat, to bych si nedovolil. Já nejsem schopen asi sledovat všechny mentální pochody a souvislosti, které ve vašem projevu byly. Jenom říkám, že toto je pozice sebevědomé, evropsky zodpovědné České republiky, která chrání bezpečí svých občanů, a třeba i tím, že odmítla povinné relokace. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já jsem očekávala, že v tom druhém vystoupení pan ministr vnitra mi odpoví na to, jestli měl mandát od vlády v rámci toho, aby schválil takové nařízení. Na to mi bohužel v žádném případě neodpověděl, takže já to beru, že mandát neměl, protože když se podívám i na zápis z toho jednání, tak to hlasování tam není. A mě by opravdu zajímalo, jak hlasovali jednotliví členové vlády. Očekávala jsem, pane ministře, že to uděláte. Neudělal jste to. Neodpověděl jste na otázku, proč to neprojednal výbor pro evropské záležitosti. Proč to neprojednal? Když tomu tak v minulosti bylo, můžete mně vysvětlit, z jakého důvodu to na tom výboru nebylo projednáno? Muselo se to nějakým způsobem tajit? Nebo proč to bylo? Já jsem tam nebyla jeden dva dny, tak předpokládám, že asi byste to měl vědět, proč Polsko hlasovalo proti. Zároveň jste na to neodpověděl. Především bych chtěla říct, když tady mluvíte ohledně těch realokací, tak znovu bych chtěla zdůraznit, že to, co se tady vybojovalo v minulých letech, tak jasně to tady řekl vy mluvíte o solidaritě, ano, ale vy jste schválil povinnou solidaritu! A to je velký rozdíl.

A to je to, o čem tady hovořil Andrej Babiš, že to číslo může být daleko větší.

A ti lidé jsou dneska na dočasné ochraně. Vy říkáte, že je to do března příštího roku, a říkáte, že pak se budou tedy řídit azylovým zákonem.

A já se ptám, a vy to moc dobře víte, že v rámci nelegální migrace ti lidé nechtějí do České republiky. Oni hledají jiné cíle a dneska to vidíme. Jsme tranzitní zemí.

Přece nemůžeme něco nařizovat.

Já vás znovu z tohoto místa, pane ministře vnitra, vyzývám, abyste mi odpověděl na ty otázky, které jsem vám položila, a to je, jaký mandát jste měl od vlády České republiky a jaké bylo konkrétní hlasování jednotlivých členů vlády a proč jste tuto záležitost nikomu neřekl, proč jste ji zatajil a proč jste ji neprojednal na výboru pro evropské záležitosti.

Prosím, máte slovo.

Nebudeme zvyšovat daně. To bych možná ještě pochopil trochu, změnila se situace. Žádná daň z příjmu pro právnické osoby, žádná daň pro živnostníky, žádná daň z nemovitostí a tak dále. Jak to dopadlo? Během několika měsíců všechno jinak.